Další je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Kaňkovský, připraví se paní poslankyně Mádlová. Pane poslanče, prosím.

A pokud se týká toho nedostatku léků, pan ministr to tady říkal včera velmi obsáhle. Ale je potřeba si také říci, kdo je primárně zodpovědný za lékovou politiku v České republice. To je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten má svoje vedení a to primárně za tento stav odpovídá. Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě, když je pak takhle závažný problém, tak do toho problému vstoupilo.

Děkuji. Další s přihláškou k faktické poznámce je paní poslankyně Mádlová. Připraví se paní poslankyně Pastuchová. Paní poslankyně, prosím. Vážená paní předsedající, já bych ráda reagovala na pana poslance Kaňkovského v souvislosti s nedostatkem lékařů, stomatologů a jiných zdravotnických pracovníků.

A tady je určitě důležitá propopulační a prorodinná politika, kterou vy vlastně máte v gesci, váš ministr, váš ministr sociálních věcí. Jaká je tedy vaše rodinná politika? Když se podíváme na současnou situaci, ceny jsou nahoře, mladé rodiny nejsou vůbec nějak podporovány. Čili určitě jedna z důležitých věcí, jak zlepšit vůbec vlastně všechna odvětví, co se týče pracovní síly, tudíž i zdravotnictví, je určitě nastartovat, anebo pokračovat v nějaké prorodinné politice.

Prostě nemáme, nemáme naše občany. Porodnost je velmi nízká. Děkuji. Nyní je na řadě paní poslankyně Pastuchová, připraví se pan poslanec Mašek, všechno faktické poznámky. Děkuji.

A já jsem říkala, že dlouhodobě řešíme nedostatek lékařů, já to nesvedla na pana ministra.

Děkuji. Děkuji, paní předsedající.

Dobře, já zareaguji.

Zájem třeba Slováků tady pracovat, prosím, evidujte ty skutečnosti na Slovensku, že se tam výrazně zdvihají platy právě nelékařského i lékařského personálu. Já si to nechám na svůj příspěvek.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Takže ministr zdravotnictví má ty kompetence, má ty možnosti. Já jsem ráda, že pan ministr zdravotnictví přichází, takže mohu i říci, že jsem velmi bedlivě poslouchala páteční tiskovou konferenci, která řešila a měla nám říci, že už ty léky budou.

A že tedy půjde cestou, že bude změna legislativy. Ale především občané, děti, lidi v nemocnicích potřebují léky. Potřebují je každý den, potřebují každou hodinu a minutu a potřebujeme, abychom ty léky měli. A pan ministr zdravotnictví to, že nedostatek léků je, ví od léta a začal to řešit v půlce prosince. A vyřešené to pořád není. Ty důvody jsem tady řekla. To je absolutně nedostatečné. A pane ministře, prostřednictvím paní předsedající, kdybyste tu byl, tak byste slyšel, že jsem říkala, že vláda nejezdí do regionů. Vláda, celá vláda.